U těch vlastníků tady bohužel nelze vsadit na to, jakkoliv bychom si to všichni přáli, že všichni vlastníci jsou ti hodní vlastníci, se kterými se dá domluvit seriózní komunikací.

Fikcím, to už zde padlo několikrát, my nijak nebráníme, jsou konečně i ve vládním návrhu novely. Dovolte, abych ještě jednou poděkoval za tu diskuzi.

Ale nedovedu si představit, že kdokoliv, kdo chce dnes urychlit výstavbu strategické infrastruktury, silnic, dálnic, a nechce přitom poškodit dotčené orgány, bude hlasovat proti tomuto zákonu. Děkuji mockrát. Děkuji. To bylo závěrečné slovo pana ministra.

Závěrečné slovo pana zpravodaje ještě předtím, než nás provede pozměňovacími návrhy a hlasováním. Prosím, pane zpravodaji. Děkuji. V debatě proběhl test ústavnosti. Chci připomenout, že ta naše poslanecká novela, dva roky stará, je někde u Ústavního soudu. Já bych byl moc rád, kdyby Ústavní soud rozhodl, a jsem smutný z toho, že nerozhodl. Protože ať tak či onak, každé to rozhodnutí by bylo správné. Ono by nám pomohlo a navedlo by nás v těch dalších úvahách a přípravě, jestli ta příloha, kterou teď máme, je správná cesta, nebo není.

Příklad toho Polska. Já když jsem mluvil s polským ministrem dopravy, tak on mi dal úsměvný příklad. Když zahajovali jednu ze svých staveb severně od našich hranic a jel na zahájení, tak měl avízo, že tam budou občané protestovat. Přijel s obavou, co se bude dít, a dámy a pánové, věřte nebo ne, ti lidé tam protestovali za to, že chtějí být také vyvlastněni a že chtějí být také vykoupeni. Protože polský stát umí nabídnout dobrou cenu za ty jejich nemovitosti. Připomenu, že třeba náhradu právě za nemovitosti zvyšujeme na 1,5násobek odhadní ceny. Poslední věta. Tenhle zákon považuji opravdu za svůj osobní. Jsem tady od roku 2013 už počtvrté, dvakrát jako zpravodaj, dvakrát jako předkladatel u těch novel. My jsme ho opravdu posunuli hodně daleko od toho původního znění v jednotlivých evolučních krocích, které na sebe navazují a posouvají se i v rámci toho veřejného mínění. A věřím, že dneska je to návrh opravdu kvalitní, silný, ambiciózní, který dává státu efektivní nástroje na to, abychom dostavěli, dokončili, tu klíčovou infrastrukturu silniční a také železniční, abychom rozjeli stavby vysokorychlostních tratí. Budeme mít možnost, jak tu infrastrukturu zafinancovat a získat peníze, ale musíme být schopni ji rychle postavit. A já věřím, kolegyně a kolegové, že naši občané, naši voliči, a je jedno, jestli z levé, z pravé části spektra, si to zkrátka zaslouží a že i tohle bude vizitka pro celou Poslaneckou sněmovnu, že jsme schopni se dohodnout na dobrém a kvalitním nepolitickém zákonu. Proto prosím o jeho podporu. Děkuji za pozornost. Děkuji. S přednostním právem nyní vystoupí pan poslanec Černohorský zastupující předsedu klubu Pirátů, předseda klubu je omluven. Prosím máte slovo. Děkuji za slovo. Já bych chtěl jenom upozornit pana ministra na dvě věci. Protože vy stavíte už na pozemcích nebo na místě, kde teď ta jaderná elektrárna je. A druhá věc.

Děkuji. A nyní přistoupíme k hlasování o pozměňovacích návrzích. Nemohu dát slovo.

Nelze udělit slovo nikomu... skončila rozprava, slovo má jenom ten, kdo má přednostní právo, a nyní je na řadě pan zpravodaj. Myslím, že není spor.

Rozhodneme o tom hlasováním. Takže nyní jako zpravodaj tohoto zákona vám, kolegyně a kolegové, navrhuji proceduru v souladu s usnesením 673/3 garančního hospodářského výboru. Návrh procedury je následující. První krok návrh na zamítnutí, který byl podán ve druhém čtení. Druhý krok návrhy legislativně technických úprav. Další pozměňovací návrh M1 poslance Černohorského. Dále pozměňovací návrh I4 poslance Kolovratníka, který je provázán, a pokud by byl odhlasován, je nehlasovatelný A1 hospodářského výboru. Pátý krok pozměňovací návrh A2 hospodářského výboru. Další M3 poslance Černohorského. Pokud ten by byl odhlasován, je A3 hospodářského výboru nehlasovatelný. V případě neodhlasování M3 hlasovat A3. V případě odhlasování je nehlasovatelný A4 hospodářského výboru. V případě neodhlasování M4 hlasovat A4. Dále jednotlivé návrhy.

Jedním hlasováním A8 až A26. Dalším hlasováním A27 až A34. Poté samostatně A38, A39. Další krok provazba dvou návrhů.

Další provazba návrh D1 poslance Ondřeje Polanského. Pokud bude odhlasován K4, je nehlasovatelný K6. Dále poslední provazba. Návrh G poslance Jana Birkeho. V případě neodhlasování návrhu G hlasovat návrhy D5 a D6 samostatně. A nyní už série jednotlivých pozměňovacích návrhů.

Závěrem navrhuji hlasovat návrh zákona jako celek. Zazněl návrh procedury. Má někdo nějaký jiný návrh k proceduře? Ano, prosím máte slovo.

A potom teprve v případě, že by nebyl přijat, by se hlasovalo M4.